A proč to tak je a proč to tak není. Vždycky jsme říkali: ano, máme za to odpovědnost.

Ale musí to říct ten koordinátor. Ano, z hlediska situace například v tomhle regionu...

Je tady velké riziko.

Já si myslím, že je to strašně, strašně důležité.

Takže mě mrzí, že to naše více než dvouhodinové jednání nedopadlo. Zkuste ještě o tom přemýšlet. My jsme připraveni tady na mikrofon vyslechnout ale vaše konkrétní návrhy, nejenom...

A je to, znovu opakuji, relativně jednoduché.

Já nemám problém i veřejné kontroly. Ale pokud nepracujete ve státní správě, pokud nepracujete na ministerstvu, pokud nevíte, jak to všechno funguje, pokud nemáte nějaký aparát, který nějak funguje...

Tak není to tak jednoduché říct, tohle navrhujeme a ono to všechno potom jednoduše dopadne.